Jinou přihlášku nemám. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Není tomu tak.

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

Na tomto zdravotním výboru byla schválena hlasovací procedura. Návrhy legislativně technických úprav, pokud budou předneseny ve třetím čtení. Pozměňovací návrh pod písmenem A. Pozměňovací návrh pod písmenem B. Děkuji za předloženou proceduru. Legislativně technické návrhy nebyly předloženy, ale i tak nechám pro jistotu schválit proceduru hlasování. Já vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Předloženou proceduru schválíme v hlasování číslo 55, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám. Procedura byla schválena. Můžeme tedy postoupit k prvnímu hlasování, a to je pozměňovací návrh pod písmenem A. Pane zpravodaji, stanovisko?

Stanovisko garančního výboru je doporučující.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Druhý návrh? Bylo o tom tady diskutováno.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl schválen. Tím jsme vyčerpali pozměňovací návrhy, a můžeme se tedy zabývat návrhem jako celkem.